Ale ti lidé jsou z různých politických stran.

A v té vaší evropské partaji si udělejte pořádek.

Dobré poledne, vážení kolegyně, vážení kolegové.

Druhou věcí je, že je potřeba si připomenout názory KDUČSL na migranty.

Už jsem to tady říkal, ale já vím, že vy nemáte ve zvyku mluvit pravdu nebo rychle zapomínáte nebo si sedíte na uších prostřednictvím pana předsedajícího.

Já vím, že to nejsou vaši přátelé, mí ano, je to tak.

Oni to projednali a odsouhlasili jsme si to v rámci frakce. Takže my to máme pojištěno. Dbali jsme na to, to vás můžu ubezpečit. Ano, máme to písemně. Dbali jsme na to, protože to byla pro nás právě důležitá podmínka. Takže na druhou stranu jsem celkem rád, že vám to můžu zopakovat. Takže jsme na to dbali.

Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. To je to, co chtějí nastolit, ten udržitelný poměr.

Ale budu pokračovat.